Děkuji, pane předsedo.

Za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby s průběhem projednávání seznámil Poslaneckou sněmovnu, a pověřil paní předsedkyni výboru, aby záznam zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji, pane zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Hezké a příjemné odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych vás požádal o podporu pozměňovacího návrhu, který je v systému evidován pod číslem 5762.

Když jsem si zjišťoval u pana ministra kultury, pana Hermana, jaké jsou asi zhruba náklady na tyto archeologické průzkumy, tak činí ročně asi 350 milionů korun.

Myslím si, že by to výrazně snížilo náklady staveb.

Pokud by to hradil stát, tak stát si sám lépe pohlídá své náklady, než aby je jenom vyúčtovával právě tomuto stavebníkovi. Věřím, že to je logický návrh, který bychom mohli podpořit, a ulehčit tak obcím, městům i dalším stavebníkům. Děkuji vám za pochopení a případnou podporu. Děkuji panu poslanci Paverovi. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Jitka Chalánková. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte, abych se vyjádřila k tomuto návrhu zákona a také abych tlumočila nesouhlas odborné veřejnosti.

Dovolte, abych odůvodnila první pozměňovací návrh. Tento pozměňovací návrh se týká § 52. Za odstavec 2 vládního návrhu se vkládají nově odstavce 3 a 4, které zní: Odstavec 3. Orgán památkové péče vydá posouzení ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 70 dnů. Odstavec 4.

Ustanovení, které se týká odstavce 3 pozměňovacího návrhu, řeší časté situace, kdy se řízení vedená podle platného památkového zákona nebo řízení, v němž orgány památkové péče uplatňují závazné stanovisko v rozporu se správním řádem, neodůvodněně vlečou po mnoho měsíců. Takovéto situace ohrožují žadatele, resp. vlastníky kulturních památek a dalších staveb na územích památkových rezervací a zón v konzumacích vlastnických práv. Vládní návrh zákona tuto situaci nijak neošetřuje. Zákon pozměňovacím návrhem explicitně stanovuje orgánu památkové péče dostatečně dlouhé lhůty, aby vydal posouzení i v obzvlášť složitých případech. Pokud jde o odstavec číslo 4, častým případem jsou v oblasti památkové péče řízení, kdy správní orgán památkové péče vydává posouzení ve věci, o které je příslušný rozhodovat jiný správní orgán, zejména stavební úřad v řízeních podle stavebního zákona, tedy závazné stanovisko. Pokud orgán památkové péče ve lhůtě stanovené mu zákonem posouzení přesto nevydá, rozumí se tím, že žádost svým obsahem nepředstavuje nebezpečí ohrožení, poškození či jiného snížení památkových hodnot předmětné věci, a tím i veřejného zájmu na ochraně památkových hodnot, jinak by posouzení ve věci vydal. Lhůty 30 a 70 dní, které zákon orgánu památkové péče dává, jsou dostatečné i pro posouzení náročných případů. Pozměňovací návrh, dle něhož se k těmto posouzením nepřihlíží, je jednoznačnou motivací pro orgán památkové péče, aby dodržoval správní termíny stanovené mu zákonem, jinak ponese věcnou a zejména kulturní a služební zodpovědnost za případné důsledky prodlení. Řízení, v nichž správní orgán památkové péče vydává posouzení ve věci, o které je příslušný rozhodovat jiný správní orgán, nemohou být zaviněním orgánu památkové péče v rámci českého právního řádu mimořádná z hlediska skutečně realizovaných správních termínů. V případě samostatných správních řízení, ve kterých je příslušný rozhodovat orgán památkové péče, který vydává ve věci rozhodnutí, může vlastník uplatnit ustanovení proti nečinnosti dle správního řádu. Pozměňovací návrh k § 51. Celý § 51 vládního návrhu zákona se upravuje do tohoto znění: Odstavec 1. Orgán památkové péče si po obdržení žádosti podle § 48, 49 nebo 50 vyžádá vyjádření Památkového ústavu k zamýšlené práci nebo restaurování a žádost mu doručí. Odstavec 2. Památkový ústav posuzuje žádost tak, jak mu byla doručena, a nepřísluší mu vyžadovat její doplnění. Odstavec 3. Památkový ústav doručí orgánu památkové péče písemné vyjádření ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování. Ve zvlášť složitých případech může orgán památkové péče stanovit lhůtu delší než 20 dnů. Celková lhůta pro doručení vyjádření však nesmí překročit 40 dnů. Odstavec 4. Orgán památkové péče nevydá posouzení do doby, než obdrží vyjádření Památkového ústavu.

Po dobu stanovenou v odstavci 3 neběží správní lhůta pro vydání posouzení. Obecné odůvodnění. Vládní návrh, který rozlišuje v odstavci 2 mezi situacemi, kdy je vyjádření Památkového ústavu obligatorní u národní kulturní památky, žádosti o restaurování, památky s mezinárodním statutem, a kdy závisí na libovůli správního úředního nebo Památkového ústavu, to jsou ostatní případy, které představují převážnou většinu správní agendy, je potenciálním zdrojem korupce jak na straně správního úřadu, tak i Památkového ústavu. Zejména pochybné je toto ustanovení z odborného hlediska například u kulturních památek. Já se velmi omlouvám, paní poslankyně, ale přiblížila se 16. hodina, kdy máme pevně zařazený jiný bod, proto si vás dovoluji přerušit. Omlouvám se, děkuji za pochopení.